Pan poslanec Vozka si ujasní, co vlastně doporučuje. Prosím, pane poslanče.

Dobře, pan poslanec Vozka stahuje svůj návrh. Máme tady pouze jeden návrh procedury, jak ji navrhl zpravodaj, pan poslanec Nekl. Nemá nikdo námitku k této proceduře? Dám tedy hlasovat o té proceduře tak, jak ji navrhl pan poslanec Nekl. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Schválili jsme tedy proceduru hlasování a já poprosím pana zpravodaje, aby nás tou procedurou provedl. Děkuji, pane místopředsedo.

Zahajuji hlasování o legislativně technické úpravě, tak jak ji přednesl pan poslanec Böhnisch. Kdo je proti?

Děkuji, tento návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím pana zpravodaje o další postup.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Omlouvám se. Takže stanoviska jsme slyšeli. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.